Do 11 hodin ze z dnešního jednání omlouvá pan ministr životního prostředí Richard Brabec a na celý den 17. 7. se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Bohuslav Chalupa. S přednostním právem se nikdo nehlásí, v tom případě budeme pokračovat v rozpravě a prvním přihlášeným je pan poslanec Martin Plíšek. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se taky krátce vyjádřil k tomuto návrhu sněmovního tisku. Tento návrh o změně zákonů souvisejících se služebním zákonem, nebo s přijetím návrhu zákona o státní službě, obsahuje celkem 57 novel zákonů. Nepamatuji si v naší historii, že by změnové zákony předkládali poslanci Parlamentu ČR. Působnost k jednotlivým těmto zákonům podle kompetenčního zákona má celá řada ministerstev a ústředních orgánů státní správy a pod tímto návrhem zákona jsou, jak už tady bylo řečeno, podepsaní naši tři kolegové, tři kolegové poslanci. U takovýchto návrhů, které mají být také doprovodné k těmto návrhům kmenových zákonů. Včera měla vládní koalice možnost podpořit vrácení služebního zákona do výborů, tak aby se tyto tisky potkaly, aby byl ještě čas na to, provázat tento změnový zákon se služebním zákonem. Mě by skutečně zajímalo, kdo si bere garanci za věcnou, ale hlavně legislativní a technickou správnost tohoto tisku, protože jak už jsem řekl, při jiných případech je předkladatelem takovýchto tisků vláda a jednotlivá ministerstva a ústřední orgány státní správy garantují správnost předloženého návrhu, protože může dojít k tomu, že když pak vyjde úplné znění těchto zákonů, bude tam celá řada chyb. Je také velmi špatné, že jsme tady v režimu prvního čtení, kdežto služební zákon už v podstatě postoupil do třetího čtení, což je také nezvyklé, protože by mě zajímalo, co se stane, kdyby se čistě náhodou stalo, že tento návrh nebude schválen nebo bude schválen špatně a věcně legislativně a technicky nesrozumitelně. Proto si dovoluji navrhnout, aby po skončení rozpravy byl tento tisk vrácen předkladatelům k přepracování. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, jenom bych drobně vysvětlil důvody, proč vlastně vůbec nevadí, že máme v jiné fázi projednávání ty dva zmíněné zákony. Je to z důvodu rozdílného data a dílčí účinnosti, resp. účinnosti.

Proto tady tento je v prvním čtení, zatímco služební prošel včera už druhým čtením. Pokud tady pan poslanec Plíšek zmiňoval určité obavy, že by se ty zákony mohly rozejít, tak pak už vůbec nechápu jeho návrh na vrácení do výboru, protože tím více se ty zákony v čase rozejdou. Děkuji. Pan zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A druhá věc.

Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Laudáta. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Samozřejmě rozejít se to může. Tady byla načtena obrovská změť pozměňovacích návrhů a já chci vidět zpracovatele, předkladatele tři poslance, jak se v tom rychle zorientují a předělají potom tento změnový zákon, tak aby to klapalo. Nicméně tím, že útočíte na řadu institucí, které mají zakotveny, některé z nich dokonce v Ústavě, svoji nezávislost, tak si myslím, že tento zákon dokonce může být v některých částech protiústavní. Doufám, že si Roman Sklenák a spol. uvědomí, že nakonec na ně bude hozena zodpovědnost ve státní správě za případné vzpoury časem při nevhodných personálních zásazích nejvyššího státního úředníka, že si uvědomujete, s čím si zahráváte. Oni to potom na vás hodí.

Děkuji za dodržení času. Mám zde další omluvenku. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Blažek. Děkuji za slovo. Zareaguji na pana poslance Chvojku vaším prostřednictvím. Naopak tady musím říci, že v ideálním případě to má být tak, že téměř veškeré zákony by měli navrhovat poslanci.

To pokrytectví nám vadí. Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím tedy předkladatele maličko vyzkoušet, jestli vědí, co je v zákoně obsaženo, a položit některé otázky, které jsem položil včera a na něž nebylo odpovězeno. Protože by mě opravdu klíčovým způsobem zajímaly.